Kdo je proti? Hlasování číslo 16, přihlášeno 150 poslanců a poslankyň, pro 3, proti 124.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Budeme tedy pokračovat v projednávání tohoto bodu. Vyčerpali jsme všechny faktické poznámky. Nyní se táži paní poslankyně Válkové, která je sice přihlášena do obecné rozpravy, ale zároveň zde má přednostní právo přednést stanovisko poslaneckého klubu.

Prosím, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně, i za to vysvětlení, protože jsem ráda, že ostatní slyšeli, milé kolegyně a milí kolegové jak vidím, tak už odcházejí že mám neomezené právo z hlediska času svého projevu.

Současně mi dovolte, abych se vrátila trošku do minulosti a doložila těmi faktickými poznámkami uváděná tvrzení konkrétními skutečnostmi, protože v právu kromě jiného jde o to, že na všechno musí být důkazy.

Jak je to padni, komu padni, něco určitě bude svědčit ve prospěch, něco v neprospěch. Nicméně ve svém výsledku je to svědectví a myslím velmi výmluvné.

Garančním výborem se stal kontrolní výbor.

Ústavněprávní výbor z podobných důvodů a tam už jsem členkou, čili můžu říci, že také jsme tam neměli nějaké zásadní výhrady projednal ten návrh zákona a vydal k němu také doporučující usnesení 3. listopadu.

Nikoliv však pan poslanec Jakub Michálek, vaším prostřednictvím, paní místopředsedkyně, který, jak už tady opakovaně bylo zdůrazněno, k překvapení i některých svých koaličních kolegyň a kolegů vyskočil, přiběhl a načetl v posledních dvou minutách před ukončením druhého čtení návrh na změnu zákona, který nesouvisí s původní novelou obsaženou ve sněmovním tisku číslo 312.

Protože Parlamentní institut naší Poslanecké sněmovny, a to je třeba tady zdůraznit, na tomto místě, nedává závazná stanoviska.